Na tom se snad, proboha, shodneme!

A my říkáme, že nebezpečné je to o to víc, že se to netýká pouze pana Babiše, ale dle vyjádření pana prezidenta republiky jako jediné ústavní instituce, která má právo negativní lustrační osvědčení vyžadovat, se to prostě bude týkat každého dalšího ministra, který bude navržen ke jmenování. To znamená, vy odhlasováním této dohody sice nerušíte lustrační zákon, to já s vámi souhlasím, on zůstane v platnosti, ale bude úplně k ničemu, protože ho nikdo nebude aplikovat. Prostě, stane se nefunkčním. Proto se ptám pana poslance Hermana, jak se při tom cítí.

Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. S přednostním právem dále pan předseda poslaneckého klubu ANO pan poslanec Faltýnek. Prosím, pane poslanče. Já se moc omlouvám panu předsedovi Kalouskovi, ale mám pocit, že to má trošku popletené.

Ale protože už na to vlastně odpověděl, tak tento dotaz klást nebudu a všichni jsme tu odpověď slyšeli. Ale já jenom jednu technickou poznámku k tomu, co tady říkal pan bývalý ministr dopravy Stanjura.

Byl to váš jeden z největších odborníků na zemědělství pan ministr Gandalovič. A pan ministr Gandalovič, když přišel na ten úřad, tak si s sebou přivedl 35 35 lidí z ministerstva pro místní rozvoj.

To byli nejbližší spolupracovníci pana ministra v kabinetu, poradci na úrovni ředitelů odborů, o náměstcích ani nemluvě. A mohu vám říct, že bohužel nemáte pravdu v tom, že to dožene toho ministra, když si tam vezme tyto lidi. Ono to dožene ten resort. Ono to dožene ten resort. A ty škody, které se tam napáchaly, se spravovaly dalších poměrně hodně let. Takže v této souvislosti s touto konkrétní zkušeností bych apeloval na to, aby se v dalším procesu té debaty, ať už to jednání dneska dopadne jakkoliv, a předpokládám, že kolegové z potenciální opozice budou stále opakovat to, co tady zaznělo, a nepřinesou nic nového a budou se točit pouze v té politické rovině, tak až potom nastane odborná debata, tak abychom potom společně byli schopni předložit takovou upravenou normu, která by zajistila, aby se nedělo to, co tam předvedl pan ministr Gandalovič. To je moje prosba na nás na všechny. Pokud má někdo zájem, můžu potom mezi čtyřma očima říci konkrétní příklady. Děkuji panu předsedovi Faltýnkovi. O slovo požádal pan zpravodaj tisku, pan poslanec Chvojka. Prosím, pane poslanče. Já mám dneska takovou nešťastnou úlohu, že jsem zpravodajem tohoto tisku, to znamená, že tady budu muset celý ten čas sedět a poslouchat ještě dalších 14 kolegů řádně přihlášených a plus asi ti, co budou přihlášeni s přednostním slovem.

Prostě ten zákon platil, měl nějakým způsobem lépe upravovat státní správu.

Ale zkuste to nějak zkrátit, protože nic jiného já neslyším žádný jiný kompetentní argument, než že jde o Babiše, o lustrační zákon. Děkuji.

Takže sleduji, že nová koalice nám nese také nové pořádky. A chci odpovědět na otázku, co má společného služební zákon z roku 2002 s cestou pana Babiše do vlády. Já myslím, že jste to slyšeli zcela jasně a je to vůbec důvod svolání této schůze a požadavek pana prezidenta, který si žádá o projednání prvního čtení. Kdo ví, co bude dál, kdo ví kdy, ale to mu bude stačit.

Časy se mění, to máte pravdu, ale v té době si asi myslel, že by mu v tom zabránila čest a svědomí. Děkuji, paní poslankyně. A chtěl bych ctěnou paní kolegyni ujistit, že mým prostřednictvím se rozhodně pan Babiš ministrem nestane. S další faktickou poznámkou pan poslanec Volný.